Děkuji, pane předsedající.

V obou dvou těchto médiích veřejné služby mají schválené kodexy, kterými se novináři samozřejmě řídí. Argumentace předkladatelů neobjektivitou těchto médií veřejné služby je jen a pouze důkazem útoku na veřejnoprávní média.

Děkuji, já jsem ten návrh zaznamenal.

Není pravda, že profesionální novinář není nikde popsán.

Takže to jen na vysvětlenou, aby tady nebylo manipulováno fakty.

Duální systém zachovávám právě v té konstrukci, protože privátní média nejsou příjemcem žádné částky z poplatků.

Ale to není systém v České republice. Systém u nás je jasný, primárně duální, a já s tím, že by to bylo protiústavní, zásadně nesouhlasím. Znovu opakuji, žádám o projití prvním čtením, zařazení do výborů, pak přerušení ve výborech až do dokončení tisku 956. Děkuji, to bylo závěrečné slovo navrhovatele.

Prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Chtěla bych poprosit před hlasováním o pětiminutovou přestávku. Dobře, děkuji. Není tomu tak. V tom případě nyní bychom měli hlasovat.